No protože nikdo nikoho neléčí.

Ale dneska se to neléčí.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedo. Kolegové, kolegyně, vážený pane ministře, dovolte mi, abych se vyjádřila k návratu dětí do škol. Domnívám se, že bez ohledu na nouzový stav nebo pandemická pravidla návrat dětí do škol by měl být absolutní národní prioritou a po roce bychom měli otočit to, jak o tom nejenom diskutujeme, ale jak potom také konáme.

Ale měli bychom při tomto návratu jasně říct, až tedy na vysokoškoláky, to znamená od mateřských škol až po vysokoškoláky, kdy mohou očekávat návrat do prezenční, tedy normální výuky. Není nic nového a shodujeme se na tom, že k tomu potřebujeme funkční očkování, testování, ochranné prostředky a informace. Problém je, jak to vlastně funguje. Já jsem tady včera pochválila za start očkování našich učitelů a neučitelů ve školách, a tedy přípravu bezpečného návratu dětí, žáků a studentů do prezenční výuky, Ministerstvo školství.

Paradoxně v tentýž den, kdy zároveň oznamujeme návrat nebo věřím, že brzký návrat dětí do škol.

To tady dávám pro příklad toho, že opravdu potřebujeme pro skutečný návrat dětí do škol vzájemnou komunikaci, informace a spolupráci. Bez toho to opravdu nepůjde.

Naposledy se chci vyjádřit tedy k onomu plánovanému návratu dětí do škol, který opravdu si sama za sebe pokládám za absolutně klíčový pro to, abychom vrátili věci do normálu.

Každý, kdo ví, jak ta organizace vypadá, tak je mu jasné, že to je pravda, a také samozřejmě na prostorové kapacity mateřských škol.